Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

Děkuji za slovo.

Tak pokud dovolíte, abych vám to předal. Je tady nějaký postup, nějaká analýza.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejsou to jenom klienti z Německa.

Já bych měla doplňující dotaz.

Děkuji.

Takže my tam pojedeme společně i s panem Havlíčkem. Takže my jsme si vědomi, že je to problém. A víte, proč je to tak?

Děkuji.

Hezký dobrý den.

Děkuji.